Já jsem vytvořil pracovní skupinu, která se skládá ze zástupců Ministerstva zemědělství, práce a sociální věcí, zdravotnictví a školství, a domnívám se, že první plody a výsledky práce této skupiny budeme moct představit na zdravotním výboru.

Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A opravdu bych byl rád, aby za situace, kdy nebudeme mít interpelace, kdy já samozřejmě nechci nějak snižovat důležitost rušení obsoletních zákonů, které už tady jsou padesát a více let a nikdo je nepotřebuje, a že to musíme řešit zrovna teď a já mám prostě velmi niterný pocit, že jsou závažnější témata, o kterých chce mluvit česká společnost, a vy nám neumožňujete projednat žádný z těchto bodů.